Bavíme se asi o 16,5 miliardy úspor, které by jednoduchým způsobem, automaticky, bez žádostí, bez byrokracie dostaly tyto malé firmy. To jsou firmy, které tvoří páteř naší ekonomiky. To jsou firmy, které nebudou hledat daňové prázdniny v jiných zemích. A jsou to firmy, které dlouhodobě platí daně, sociální a zdravotní pojištění. Nerozumím postoji vlády v tomto případě a doporučuji Sněmovně, abychom o tom aspoň diskutovali. Na to máte plné právo.

Pokud bychom to dneska schválili, bezesporu zasedne včas horní komora a bezesporu jsme schopni těm firmám pomoci tak, aby tato účinná pomoc pokračovala do konce roku.

Musím ocenit paní ministryni Maláčovou. Neshodli jsme se na všech parametrech, ale já oceňuji, že debata proběhla, a předpokládám, že bude pokračovat. Ale je velmi těžké vést debatu, když nevíme, jak bude vypadat vládní návrh. To není úplně zodpovědné, protože parametry jsou v poměrně širokém rozmezí a uvidíme, na čem se vláda nakonec dohodne a jaký návrh doputuje do Poslanecké sněmovny.

A v tom je zakopaný pes, nebo v tom může být zakopaný pes.

Nebylo by to fér vůči nám, kteří nejsme součástí vládní koalice.

Takže to je první návrh zákona, který předkládáme. Připomínám, že je to novela vládního návrhu zákona, jenom prodlužuje termín, nic jiného nemění. Druhý návrh zákona je návrh na prodloužení období, kdy je osobám samostatně výdělečně činným odpuštěna minimální záloha na sociální pojištění.

Z údajů, které jsme dostali od pokud to někoho nezajímá, tak bych prosil...

Opět je to šance, že těchto 700 tisíc živnostníků, kteří mají povinnost platit sociální pojištění, nezavře svou živnost a nepůjde případně na úřad práce. Nejsou to malé peníze, to podotýkám, nejsou to žádné drobné. Ale byly by to efektivně vynaložené peníze na státní pomoc českým ekonomickým subjektům, protože v naprosté většině jsou to české ekonomické subjekty jak malé firmy do padesáti zaměstnanců, tak osoby samostatně výdělečně činné.

Jsme ve složitém období. Rostou počty nakažených, rostou počty v karanténě, a to samozřejmě ohrožuje ekonomický výkon jak živnostníků, tak malých firem. Čím menší firma, tím větší závislost na jednom konkrétním zaměstnanci.

Pokud ty dva návrhy zákonů schválíme, pomůžeme paní ministryni financí, aby se aspoň o něco přiblížila k tomu fantasmagorickému číslu 1,2 bilionu.